Nevidím.

Kdo je proti? Děkuji vám. První návrh, pane zpravodaji?

Jsou to návrhy ústavněprávního výboru, které výbor logicky doporučuje.

Návrh byl přijat. Další návrh. Nyní bychom hlasovali o návrhu A.F. Je to také návrh ústavněprávního výboru. Pokud tento návrh nebude přijat, tak bychom hlasovali o návrhu pana poslance Zahradníka pod písmenem E. Nicméně pokud bude přijat, tak další návrh bude nehlasovatelný. Ale jak jsem říkal, vedou k podobnému cíli, jen jinými cestami.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Návrh E je tedy v tuto chvíli nehlasovatelný. Budeme hlasovat o návrhu B, pan poslanec Stupčuk. Je to zrušení podmínek praxe a věku pro členy orgánu České advokátní komory, tzn. podmínky pro to, aby se stali těmito členy, které měly být zpřísněny, se vypouští. Ústavněprávní výbor doporučuje. Pan kolega Plíšek?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D pana poslance Ondráčka, který se týká rozšíření bezplatné právní pomoci, a to pro řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a krajským soudem dle části páté občanského soudního řádu. Stanovisko výboru nebylo přijato. Pan kolega Plíšek?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Budeme hlasovat o návrzích C1 až C7 paní poslankyně Válkové bezplatná právní pomoc, ta užší verze. Stanovisko výboru doporučuje.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?